Poprosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan místopředseda Hamáček hlasuje s náhradní kartou číslo 1. Ještě jednou zopakuji svoji prosbu, abychom se již usadili v sále.

Dospěli jsme na grémiu k všeobecné shodě v otázce průběhu dnešního zasedání Poslanecké sněmovny.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, do třetice prosím o klid v sále, abychom byli schopni sledovat jednotlivé návrhy.

Pan předseda Bartošek s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Z toho důvodu můj návrh je, aby tato schůze byla přerušena až do doby, dokud nebude projednán bod vydání poslance Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání a zbavení imunity.

Ptám se, kdo je pro takto předložený návrh. Kdo je proti?